Při posilování opatření na dodržování povinností podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní pak předložený návrh zákona obsahuje také zpřesnění transpozice směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření a vyjasňuje působnost zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, pokud jde o vymáhání sankcí uložených v daňovém řízení. V konkrétní rovině jenom pro vaši představu lze předložený návrh zákona rozčlenit na vícero tematických celků.

Předložený návrh v konečném důsledku zvýší inkaso daní a tím příjmy veřejných rozpočtů. Zavedení taktéž povede k narovnání podnikatelského prostředí a částečnému navrácení na cestu boje proti neférovým praktikám podnikání. Tato novela svým způsobem charakterizuje postoj hnutí ANO k daňové problematice, a považuji ji tedy za dobrý příklad toho, jak by zdokonalování výběru daní mělo vypadat. Omlouvám se za tak dlouhé slovo, ale pořád jsem se cítila být s tou novelou spjata hodně z pohledu svého bývalého působení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Táži se, jestli někdo má zájem ještě vystoupit v rozpravě?

Pan ministr ne, paní zpravodajka ano.

Děkuji za slovo, pane předsedající.